A za druhé navrhuji, aby se změnila i formálně samotná ta podpisová listina, to znamená podporující podpisová listina.

Samozřejmě jsem podal ještě další návrhy, které by měly nějakým způsobem upravit podmínky pro ty specialisty, kteří předkládají, vytvářejí posudky podle zákona.

To je věc, která je velmi kontroverzní. Opět tím způsobíme problémy.

A tady by bylo třeba dát těm poslancům, kteří chtějí odpovědně zvážit tuto věc a kteří by chtěli hlasovat proti tomuto návrhu, tak aby se ten návrh A18 hlasoval samostatně.

Děkuji za pozornost. Také vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky první má pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo. Doufám, že moje faktická poznámka nespustí další řetěz faktických poznámek.

Nicméně si myslím, že tady jsou trošku mimo, protože tato novela všechno výrazně urychluje.

Ale dámy a pánové, proces EIA není správní proces.

To, co tady kolega Zahradník předestřel, to se týká pouze jednoho typu správních řízení.

A konkrétní místně příslušný úřad řekne ano, tento podlimitní záměr bude dál posuzován v procesu EIA. A toto se dává rozhodnutím. A pouze tady do tohoto rozhodnutí se může veřejnost přihlásit jako účastník řízení. Nikoliv celého procesu EIA. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. To, co tady říkal předřečník, je pravda. A kdybyste poslouchal pana předsedu poslaneckého klubu ODS, který říkal, že nemá zásadní problém s tím návrhem zákona, tak to podtrhuji. Nicméně jsou tam pozměňovací návrhy, které jdou přesně opačným směrem.

Možná se dostane stát do situace, kdy začne nějaké soudní řízení, protože v době už jaksi projednávání nějaké platné legislativy si někdo nastaví investice atd. Proto chceme, aby se hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu zvlášť, protože i v duchu toho, kdy jsme tu projednávali stavební zákon a říkali jsme zjednodušit, pokud možno zkrátit stavební termíny atd. A pokud možno ho nepodpořme, protože prodlouží stavby a zkomplikuje lidem bydlení, neboť to je často přímo navázané na počty parkovacích míst.

Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Pan vicepremiér si vezme závěrečné slovo. Prosím. Děkuju vám za vstřícné připomínky i ty komentáře. Omlouvám se, jenom vaším prostřednictvím k panu předsedovi Stanjurovi. Pane předsedo, já jsem nelhal. Rád na to odpovím třeba při interpelaci, ať se teď nezdržujeme.